86.

Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dovolte mi, abych jen krátce uvedl vládní návrh, kterým se Parlamentu předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Arménskou republikou o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání. Účelem této dohody je řešení případů, kdy občané jedné smluvní strany jsou na území druhé smluvní strany v nepřítomnosti, avšak po řádném předvolání odsouzeni pro spáchání trestného činu, nicméně ještě před nastoupením a vykonáním uloženého trestu se vrátí na území svého domovského státu. K předání výkonu rozhodnutí v současné době neexistuje žádný smluvní základ, neboť Arménská republika neratifikovala dodatkový protokol k úmluvě o předávání odsouzených osob, který umožňuje předat výkon uloženého trestu odnětí svobody do státu státní příslušnosti dotčené osoby v případě, kdy této osobě byl uložen trest odnětí svobody a tato osoba uprchla do státu své státní příslušnosti před tím, než uložený trest vykonala. Česká republika ani Arménská republika navíc běžně nevydávají své vlastní státní příslušníky. Případné žádosti o vydání by tedy v takových případech nemohlo být vyhověno. Provádění dohody bude v působnosti Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, které zajišťuje komunikaci prostřednictvím Národní ústředny Interpolu a Ministerstva zahraničních věcí, které zajišťuje komunikaci diplomatickou cestou. Provádění dohody nebude spojeno se zvýšenými finančními nároky na státní rozpočet a bude hrazeno z kapitol uvedených ministerstev. Děkuji za pozornost a prosím o příznivé posouzení vládního návrhu. Děkuji, pane ministře.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.